Já vám také děkuji. Paní ministryně, já vás požádám o odpověď. Vážená paní poslankyně, vážení poslanci a ostatní paní poslankyně, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych odpověděla. Co se týká toho, co vláda schválila, jednalo se o materiál předložený ministrem pro lidská práva. Jedná se o schválení podnětu. To znamená, není to schválení konečného, finálního řešení.

A teď v čem vidím ten rozdíl. Jde o to, že je zcela jasné, že v případě diagnostických a výchovných ústavů jsou děti, které mají už mnohem zásadnější potřeby, které souvisejí s tím, že je zcela nezbytné, aby vzdělávací edukační funkce byla u nich zohledněna.

Podotýkám, že takových dětí je v našich zařízeních 8 %. Co však odmítám, že je to vina Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo snad ředitelů daných zařízení.

Rozhodně odmítám, že bych nenaslouchala jednak zřizovatelům, jednak ředitelům daných zařízení nebo že bych nebyla seznámena se stanoviskem Asociace krajů. Domnívám se však, že je potřeba rozlišit tyto dvě skupiny dětí od sebe, a toto jsem na jednání vlády vznesla. Kolegové a kolegyně hlasovali s vědomím tohoto mého stanoviska. Chtěla bych ubezpečit, že všichni ministři a tady se nesmí zapomínat ani na ministra zdravotnictví budou postupovat v nejlepším zájmu dětí. Jedná se o začátek procesu.

Stejně tak bylo analýzou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zjištěno, že do těchto zařízení jsou umísťovány děti bez diagnostiky. Ale to také není záležitost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Toto v tuto chvíli slouží jako záchranná síť pro takovéto děti. To znamená, že samozřejmě za svými kolegy stojím.

Děkuji.

Já vám děkuji. Znovu si dovolím vyvrátit podezření. Já mám velmi detailní přehled, který jsme zpracovali, právě o tom, jaké potřeby a jaké děti máme v rámci přímo podřízených organizací, ty, které tedy má pod sebou přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Máme přesně rozděleny potřeby dětí, míru jejich ohrožení i míru jejich potřeb. Právě proto, že tam převažuje onen vzdělávací prvek, jsem vznesla tu výhradu, která tady byla medializována. Mám zpracována stanoviska akademických pracovišť, jaká situace je.

Ostatně v tuto chvíli na půdě Sněmovny jedná několik komisí, několik výborů k danému tématu ústavní nebo ochranné výchovy z různých důvodů a já nemám sebemenší problém s tím, aby pozice Ministerstva školství byla těmto uskupením postoupena a nechť je tedy na těchto uskupeních diskutována.

Závěrem bych jenom chtěla říci určitá slova uklidnění směrem ke kolegům v rámci ústavní ochranné výchovy. Je to nějaký začátek práce a samozřejmě nic se nestane bez odborné a otevřené debaty, které se budeme účastnit jak my, tak Ministerstvo práce, tak ministr pro lidská práva, tak ministr zdravotnictví. Už samotný výčet těchto resortů ukazuje, že není možné zvolit nějaké uspěchané řešení. Bezpochyby jsou všichni ministři vedeni nejlepším zájmem dítěte.

Není to jejich vina. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Marek Černoch, který interpeluje pana ministra dopravy. Děkuji za slovo. Moje interpelace je k otázce neprůhledné zakázky na registrační značky, které proběhlo na Ministerstvu dopravy. Firma Hicon dodávala registrační značky 26 let, aniž by přitom vzešla z jakékoliv soutěže. A teď pár přinejmenším zvláštních náhod, na které bych se rád zeptal.